Došlo k omezení preventivních vyšetření, ale také k omezení a v určité době i k úplnému zastavení plánovaných výkonů, například ortopedických operací.

Konkrétní příklad z jedné nemocnice.

Ano, ale ne v segmentu intenzivní péče, ARO.

Docházelo a dochází ke zbytečnému zhoršení kvality jejich života.